Já bych nerad, abychom zavedli nějaký model v dobré víře, samozřejmě ale hned obratem ruky, aniž bychom měli dostatek informací, za chvilku začali dělat opatření, jak je zkontrolovat, povinná hlášení a další a další věci stejně, jak se to musí teď dělat v těch sociálních ústavech, a já si myslím, že všichni, co trošku měli možnost se v těch krajích pohybovat, ví, že takové ústavy, za které nejsou zvlášť chváleni, s tou vizitkou kvality mají problém.

Já vám děkuji.

Jenom absolutně nemůžu připustit, že jste to takhle opravdu, paní poslankyně Aulická, vaším prostřednictvím, pane předsedající, myslela opravdu, ty dětské skupiny jsou zvěrstva? Slyšela jsem to správně?

Děkuji.

Tady se nehraje fér hra. Tady není nikdo z Ministerstva zdravotnictví, není tady nikdo z Ministerstva školství.

Říct, že to, kde ty děti normálně bydlí, nemá šanci, aby prošlo jako dětská skupina nebo případně jesle, pokud se to bude muset jmenovat jesle. Děkuji.

Ano, dobrý den, dámy a pánové.

Ano, já si myslím, že tam bychom se měli zaměřit. Zaměřit se na to, jak rozvolnit podmínky pro to, aby dětské skupiny, ať už se budou jmenovat jakkoliv, mohly vznikat, a zaměřit se na to, jak mohou vznikat soukromé mateřské školky, což vzájemně spolu souvisí.

Takže jste všichni slyšeli, jak složitý je ten současný stav, jak přísné to už je, a to, co se chystá, je ještě další zpřísnění. Tak to opravdu není. Je to pouze zachovat ty současné možnosti, jak už fungují desítky tisíc dětí, které dětskými skupinami za těch několik let prošly. Pouze zachování současného stavu, a i to se tady potýká s tak obrovským odporem. Děkuji. Děkuji za slovo.

Určitě každý z vás by mi odpověděl, no přece to nejlepší. A jestli tedy chceme pro své dítě, pro naše děti to nejlepší, tak jako stát musíme nastavovat taková pravidla, aby děti to nejlepší také dostaly. A to bez ohledu na sociální situaci rodiny, bez ohledu na to, jestli to dítě bydlí v malém městě, na vesnici nebo tady v Praze. A o tom to, vážené kolegyně a vážení kolegové, je. My si přejeme to nejlepší. Stát má povinnost nastavit pravidla tak, aby každé dítě to nejlepší dostalo.